Děkuji pěkně. Děkuji za návrh.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo.

V tom případě můžeme začít hlasovat jednotlivé návrhy.

Nikdo nic nenamítá, budeme tedy hlasovat najednou. Omlouvám se. Všechny vás odhlašuji.

Děkuji vám. Nyní tedy k jednotlivým návrhům.

Rozhodneme v hlasování číslo 108, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Moc se omlouvám. Tentokrát za to doopravdy kolega Chvojka nemůže, ale z neznámých důvodů se ani mně, ani kolegovi Luzarovi nepodařilo se přihlásit, to znamená, nezpochybňuji hlasování, hlasovali bychom bývali pro, tedy já bych býval hlasoval pro, kdybych se mohl přihlásit. Já vás ještě jednou odhlásím. Potom dám slovo předsedovi klubu Radimu Fialovi.

Bod 13 musíme hlasovat samostatně, protože je k němu alternativní návrh pana kolegy Michálka. To je pořadí, které bychom schválili.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.